Já jenom dodám, a je to trošku směšné, nebo možná humorné, to, že nás chce GIBS požádat, nebo vás chce požádat, nebo nás chce požádat GIBS o zproštění mlčenlivosti, si zavinila komise sama, protože ona si odhlasovala, že chce prověřit. Toto je výsledek. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Pan poslanec tady zmínil informaci, nebo prezentoval skutečnost, že uniklé informace byly prezentovány v Mladé frontě, v Lidových novinách, což jsou soukromá média, víme, kterým směrem patří, ale to není podstatné, a Český rozhlas. Kolega se tady směje.

Děkuju za slovo. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Kolegové, odpusťte prosím, ale mám pocit, že se začínáme točit v bludném kruhu. Prostě státní zastupitelství si dovolí neuvěřitelnou nehoráznost.

Ta diskuse přestává mít smysl.